Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, poslanci, dámy a pánové, děkuji za slovo. Budu velmi stručný, možná to bude i v můj prospěch.

Důvod je jednoduchý. Zdraví chceme být všichni. Chceme mít zdravé příbuzné, chceme být ošetřováni nejlepšími metodami, možná i těmi nejdražšími. Připusťme si to. I vy to tak chcete. My řešíme skutečně krizi. My jsme si udělali takový průřez, týká se to především nemocnic, a to nejenom státních, ale i krajských, jak to tady zaznělo, ale i soukromých. To zde také zaznělo.

To je fakt. To znamená, že jsou svým způsobem na hraně. A ty ostatní, jedna třetina, je určitým způsobem stabilizovaná.

To všechno budete muset asi vy řešit. Já jsem získal řadu podnětů, ale jako ministr už je asi neuplatním. Vy budete řešit, co s poplatky, co budete dělat s nadstandardy, jestli vůbec budou, jestli to má cenu. Zazněla tady nutnost valorizací plateb za státní pojištěnce atd. Co je pro mě zásadní a co se musí objevit a o to vás prosím: Ministerstvo a potažmo ani vy nemáte přehled, co se děje s veřejným zdravotním pojištěním. Bavíme se o transparentnosti a nedovedete si představit, jak bylo pro nás těžké sehnat data od malých nemocnic, malých zařízení, od soukromníků je vůbec nemáme.

Zaznělo tady jednoznačně, že by se měly sjednotit platby.

To je určité nebezpečí.

Nedovedu si úplně představit, jaký chaos by vznikl, kdyby k schválení nedošlo.

Jde velmi dopředu. A já mám vždycky takové heslo, že zdravotnictví nestíhá úplně.

Ta je velmi drahá. A třeba do příštího roku uvažujeme, že bude znamenat navýšení jedna až jedna a půl miliardy. A my si myslíme, že stojí za to do tohoto zdraví investovat. Děkuji vám za pozornost a doufám a prosím vás, aby to zákonné opatření bylo vámi podpořeno.

Nejdříve pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Promiňte, už nechci zdržovat.

Státní rozpočet je jeden segment veřejných rozpočtů v objemu cca 1000 mld.

Prosím.

Pan předseda Senátu Milan Štěch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Budu reagovat na posledního vystupujícího, pana poslance Kalouska. A já považuju tvrzení a jednoduché populistické používání, že jsou díry ve zdravotnictví, za urážku zdravotníků.

A myslím si, že lidé, kteří byli ve vládě, by tedy měli umět říct, kde ty díry jsou.

Pan poslanec Svoboda mi hovořil z duše. Líbilo by se to určitě Svazu pacientů. Bude se to líbit poskytovatelům. Otázka je, jestli by se to líbilo vládám! Já si myslím, že by se to žádné vládě nelíbilo. Vždyť byly doby, kdy na to bylo prostředí celkem přijatelné, a určitě by to bylo podpořeno. A co mě nejvíc překvapilo, bylo vystoupení pana exministra a poslance Hegera. Když on byl ministrem, tak ty peníze byly třeba!